Děkuji, pane předsedo, za slovo. Velmi stručně co se týká trestání Velké Británie. Myslím si, že je velká chyba, abychom záměrně se snažili trestat Velkou Británii. Ani náhodou. To, že zaznívala slova, že to Velkou Británii bude bolet, to je pravda. Bude to bolet i nás a my se musíme snažit o to, aby to bolelo co nejméně. Ale já jsem politik v České republice, hájím zájmy občanů České republiky a nehájím zájmy občanů Spojeného království. Takže pokud já budu mít na výběr, že to bude bolet víc Brity a méně Čechy, tak pro tuto variantu samozřejmě budu vždy hlasovat a budu takto postupovat. Takto to bylo míněno. Jinak nikdo nechce dělat žádné naschvály, házet klacky pod nohy, ale prostě uvědomme si, že my hájíme zájmy České republiky, českých občanů, a to je pro nás naprosto prioritní. Ještě pan zpravodaj faktická poznámka. Velmi rychlé dvě věty. A samozřejmě k poměru, jestli to má bolet Brity, nebo Českou republiku, občany České republiky, tak se také přikláním k tomu, aby to spíše bolelo Brity. Pokud nejsou další faktické, tak prosím paní poslankyni. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jsem ráda, že také, byť jako poslední, ale mohu přispět k diskusi o tak významném tématu, jako je brexit.

Já si dovolím potom vyzkoušet, jestli dávali pozor.

Brexit bude znamenat značné snížení objemu unijního rozpočtu. V současné době je Velká Británie druhým největším čistým přispěvatelem po Německu a tento výpadek bude nutno zaplnit buď zvýšením příspěvků členských zemí, anebo snížením výdajů na unijní politiky, mezi nimiž má významné místo regionální a kohezní politika.

Na celkovém českém exportu se Velká Británie podílí téměř pěti procenty a na celkovém importu dvěma.

A myslím, že nastal čas rekapitulace úvodní části vyučovací hodiny, a nevím, jestli můžu začít prostřednictvím vás vyvolávat levou stranu.

Děkuji, pane poslanče. Myslím, že na základě těchto fakt nikdo nepochybuje, že odchod Velké Británie znamená především pro Evropskou unii velkou výzvu.

A já jsem velice ráda, že Česká republika je zemí, která přistupuje pragmaticky k řešení rozchodu s Evropskou unií, a myslím si, že tak jak každý obchodník ví, je dobré udělat takovou dohodu, aby obě strany byly spokojené.